V okamžiku, kdy připustíme, že bude společný základ korporátní daně, tak za pár let nám titíž evropští eurohujerové navrhnou společnou sazbu daně. A já si skutečně pro Českou republiku nepřeji stejně vysoké daně, jaké mají v Německu nebo ve Francii. Včera jsme se o naší složitosti daňového systému bavili. My zkrátka musíme vůči těm bohatším státům konkurovat i nižšími daněmi, což samozřejmě ty Francie, ty Belgie, ta Německa štve a chtějí nám nadiktovat stejně vysoké daně, tak abychom pro zahraniční investory přestali by zajímaví.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji. Další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Jiří Kobza. Děkuji za slovo.

Je politikou hnutí Svoboda přímá demokracie, abychom měli méně Evropské komise a více České republiky. A pakliže Evropská komise nevychází s penězi, které má, a argumentuje brexitem, tak my jsme toho názoru, že v první řadě by měla začít Evropská komise šetřit sama u sebe a neřešit svoje fiskální nedostatky tím, že to břemeno přesune na členské státy. Protože samozřejmě menší Evropská unie by měla znamenat také menší náklady na administraci Evropské unie. Já tomu tak rozumím, menší firma prostě spotřebovává méně. Navíc pro nás je nepřijatelný fakt, že tento rámec přesouvá další pravomoci, další kontroly na úroveň Evropy a bere je národním státům. A dochází potom k takové zajímavé, abych tak řekl až parodii politické, protože na jednu stranu po nás Evropská unie chce více peněz, ale na druhou stranu víme, jakým způsobem vyhrožuje neposlušným státům, které si dovolí se vzepřít jejich direktivám, a vyhrožuje jim tím, že jim zastaví financování, že nebudou dostávat vlastně prostředky z různých fondů. Kdy vlastně na jednu stranu po těchto státech chce peníze, ale na druhou stranu jim říká, že když nebudou poslouchat, tak jim žádné nedá, což je pro nás také nepřijatelné.

Takže já se připojím k té skupině poslanců, kteří nebudou podporovat tento rámec, a prosím kolegy, aby to učinili také tak, protože v této formě, jak je navržen, je pro nás velmi nevýhodný, je pro nás nepřijatelný a myslím si, že pokud chceme pro tuto zemi něco udělat, tak ho musíme odmítnout. Děkuji. Poprosím pana poslance Jiřího Dolejše. Omlouvám se, s faktickou poznámkou pan poslanec Jan Skopeček.

Myslím si, že to je také věc, která stojí za pozornost v kontextu včerejších událostí v Evropském parlamentu.

A další věc. V tom rozpočtu se navrhuje navýšení prostředků na migraci, na téma migrace, což může znít na první pohled velmi příjemně pro ty z nás, kteří považují otevření se masové migraci v Evropě za sebevraždu Evropy. Na straně druhé když jezdíte do Evropského parlamentu, tak u evropských poslanců slyšíte, že oni nepovažují otevření se masové migraci za chybu, oni ji nechtějí zastavit. Oni chtějí pouze z té nelegální migrace různými cestami udělat migraci legální. Může to být i přesně naopak. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Já bych rád reagoval na svého předřečníka prostřednictvím pana předsedajícího.

Pokud v některém členském státě dochází prostě k zneužívání justice, pak nepochybně nemůžeme mít důvěru v to, že ty dotace, které tam jsou rozdělovány, jsou rozdělovány spravedlivě. Proto je důležité, aby vláda práva platila ve všech státech Evropské unie.

A mně tedy osobně připadá jako velké chucpe to, že evropští lidovci, konkrétně tedy členové KDUČSL Svoboda, Šojdrová a Zdechovský, přestože verbálně deklarují podporu nějakým společným evropským hodnotám, hlasovali na obranu Viktora Orbána.

Já samozřejmě podepisuji, že mají být dodržovány principy právního státu, ale už dneska má Evropská unie dostatečné nástroje, jak proti státům, které je porušují zasáhnout. Takže považuji za chybné, kdyby se dalším nástrojem stalo podmínění čerpání peněz, což nikdy tak nastaveno nebylo, byla by to novinka, já bych to považoval za chybu. Už dneska má Evropská unie jiné nástroje. A druhá věc je debata, a o tom tady můžeme asi debatovat hodiny, jestli to porušování principů právního státu je skutečné porušování principů právního státu, zda jde skutečně o to, aby byly efektivně čerpány dotace, nebo jde o trestání států v otázkách, ve kterých nesouhlasí s tím mainstreamem Evropské unie.